My do toho zákona současně dáváme, co má jeden soukromý subjekt posílat druhému soukromému subjektu jedenkrát měsíčně.

Tak to je jasný příklad.

Návrh zákona tady leží od července 2014, jsme v září 2015, tak opětovné projednání ve výboru to určitě snese z hlediska času.

Tak buď je problém velký, anebo problém marginální. Nemůže platit obojí, že to musíme předložit jako velký problém, ale současně buďte v klidu, vždyť vlastně byly v úpadku pouze čtyři cestovní kanceláře. Když to projde, zákon bude nejenom platný, ale i účinný zůstane stejná cena pojištění, nebo ministerstvo odhaduje, že se zvýší cena pojištění? Ti spotřebitelé, nebo ty cestovní kanceláře? Zkusme si tipnout, jestli se zdraží zájezdy díky dražšímu pojištění, nebo to bude na úkor zisku.

A našel jsem takovou logickou chybu ve vystoupení pana poslance Okamury. Neříkal. Ale já myslím, že na západ to je od České republiky.

Procentuálně nikdo, jedno procento, deset procent, dvacet procent. A za rok nebo za dva si můžeme říct, když ten zákon bude schválen, jaké byly reálné dopady. Dneska jsou to odhady těch, kteří to prosazují, i nás, kteří upozorňujeme na rizika a myslíme si, že to není dobře. Takže nic jiného. A my odhadujeme, že to budou desítky cestovních kanceláří, které nedostanou pojištění, a tudíž díky státu nebudou moci podnikat v této oblasti. Protože to se fajn ukazuje na ty druhé to jsou ti, kteří se nechovají slušně, ti je třeba, aby měli pojištění. A ne jednou měsíčně, nejlépe jednou týdně, aby mohl ten stát rychle zasáhnout atd.

Pokud vládní většina to přijme, je to taky legitimní.

Dovolte mi ještě před pokračováním, mám tady dvě faktické poznámky, přečíst omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny.

Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, několikrát tady zazněl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Pan Okamura tady říkal, že nedostal žádnou písemnou interpelaci od pojišťoven. Já musím říct, že na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a nemůže to zapřít žádný kolega, který tam byl byli zástupci pojišťoven, byli zástupci České bankovní asociace. A oba zástupci naprosto natvrdo říkali, že pokud tento zákon takto bude, tak oni se toho produktu budou muset vzdát. A to je přece signál, který je nebezpečný. Tak prosím vás, ještě bych chtěl upozornit, že já jsem nedostal také žádný dopis nebo mail, takže v tomto jsem v jednom pytli s panem Okamurou, takže nemám žádné zájmy. Ale prosím vás, tohle je přece signál, který mělo vyhodnotit ministerstvo a mělo se k tomu nějak postavit.

Za prvé já jsem neříkal, že jsem dostal dopis od pojišťoven, ale od druhé asociace.

Takže to je velká úleva pro všechny cestovky, že celý rok cestovka, co má sto milionů obrat, tak dva miliony nemusí mít na účtu pojišťoven. Bylo to výměnou za to, že se dávají ty pravidelnější reporty. Takže výměnou za to, že místo tří měsíců dáváte report jednou měsíčně, ale nemusíte mít průměrná cestovka, i menší, má sto milionů obrat ročně a dva miliony nemusíte deponovat někomu na účtu, tak to všechny cestovky z toho měly radost. Takže to jenom na okraj, že naopak usnadňuje velice podnikání a zároveň to ještě ochraňuje spotřebitele. Dál bezlimitní plnění. Je to plnění všech oprávněných nároků klienta. A to je ve všech západních zemích, že se řídí těmi rozsudky Evropského soudního dvora. Takže neříkejme bezlimitní jako nekonečno. Ne. To je plnění, že musí plnit všechny oprávněné nároky klienta. A to snad chceme každý, ne? Dále. Já mimochodem pojištění mám cestovní kanceláře, když už jdeme do detailů. Z mých přátel v řádu jednotek, takže platím to základní pojištění v té nejnižší částce.

Pan kolega Petr Bendl také s faktickou poznámkou.